Tomu nerozumím. A samozřejmě že to má dopad na státní dluh.

A vykazuje se to v procentech, samozřejmě v procentech.

Vůbec nechápu.

Ano, byla tam ta rezerva, pokud to finance dovolí. Takže já nechápu, jakým způsobem tady má někdo ze zahraničí podnikat, když každou chvíli se všechno mění, vy si měníte zákony, jak chcete. Takže normálně peklo.

Neutěšený stav veřejných financí a rostoucí schodky státního rozpočtu vládu donutily učinit...

Já nevím, kolik tam má pan ministr Stanjura, jestli vůbec ho to zajímá. Ale každý, kdo byl ministr financí, dobře ví, jak umí někteří úředníci na Ministerstvu financí dobře poradit a odprezentovat.

My jsme měli propad. Ano. No a má to dopad samozřejmě. Ale znovu opakuji, že to řešení je na stole a vy to nechcete řešit. Mimo jiné vláda, podle něj, podle pana premiéra, bude pokračovat v stabilizaci veřejných financí a v přípravě důchodové reformy.

Ale byla to priorita.

Tak aspoň něco ODS pro ně udělala. Nula.

Ale my jsme se hlavně starali o příjmy.

Boj proti karuselovým obchodům.

A já doufám, že ta vláda teď to nezmění.